Návrh byl přijat. Děkuji za slovo. Ministerstvo spravedlnosti v daném případě připravilo návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o soudních poplatcích. Připomínám, že tento návrh vznikl ještě před koronakrizí, a prošel tedy úspěšně vládou.

Soudní poplatky nám plní v podstatě tři funkce. Jednak je to regulační, aby nedocházelo ke zneužívání žalob, potom motivační, aby bylo podpořeno alternativní řešení sporů, a nakonec fiskální.